Mohu slíbit, že toto přání bude vyslyšeno.

A občan má potom dvě možnosti.

Děkuji, pane ministře. Také jeho interpelace propadá.

Dobré odpoledne ještě jednou. Vážený pane ministře, opakovaně se vracím k problematice povinného očkování. Jen podotýkám, že nejsem odpůrce očkování, ale vadí mi, že některé sporné otázky zůstávají dlouhodobě bez řešení. Když jsme tady před časem projednávali novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, tak tady v diskusi padly některé veřejné sliby tehdejšího ministra Svatopluka Němečka týkající se právě problematiky očkování. Jednou z nich je vyřešení situace kolem posudků o zdravotní způsobilosti pro zotavovací akce dětí, kdy pan ministr tady ve druhém čtení na můj návrh, že by se to mohlo vyřešit tím, že by to bylo navázáno na preventivní prohlídky dětí, řekl, že si myslí, že je to dobré řešení a že do tří měsíců toto zkusí vyřešit. Bohužel, nestalo se tak doposud.

Hovořilo se o fondu na odškodnění trvalých následků povinného očkování. Po určitých jednáních dneska víme o tom, že připravujete zákon o této záležitosti, a já bych se chtěl zeptat, v jaké fázi příprava tohoto zákona je a zda stihnete připravit zákon ještě v tomto volebním období tak, aby mohl být ještě schválen.

Předem děkuji za odpovědi. Děkuji, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

A předpokládám, že někdy začátkem měsíce února bychom měli poslat věcný návrh zákona o odškodnění újmy způsobené povinným očkováním do připomínkového řízení. Faktem je, že podle toho, co jsem tady zatím viděl a co umím odhadnout, je, že co se na vládu dostane do konce února, to asi tady má naději.

Co se týká těch potvrzení na tábory, což je posudek, který vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, tak ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon o specifických zdravotních službách, je tento posudek vyňat z obecně stanovené doby platnosti posudku, která je 90 dnů, z toho důvodu, aby byla doba jeho uplatnění jeden rok a byl použit vícenásobně. Takže předpokládám, že toto by vás mohlo uspokojit.

Děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Není tomu tak. V tom případě má slovo další v pořadí pan poslanec Michal Kučera, který přednese svou interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Děkuji. V tom případě dávám slovo panu poslanci Radimu Holečkovi, který nám přednese svou interpelaci na ministra financí Andreje Babiše. Prosím, pane poslanče. Vážený pane ministře, opravdu Ministerstvo financí vážně uvažuje o tom, že sebere až desítky milionů korun obcím, které se těší vysokým příjmům z hazardu? Slyšel jsem, že současný systém přerozdělování peněz z tzv. technických her považujete za nespravedlivý a chcete výnosy rozdělit mezi všechny české obce. Já mám ale informace, že dotčené obce nejsou tímto nápadem nadšené. Poukazují na to, že díky hazardu financují zdravotnictví, sport nebo turistický ruch v regionu v těch oblastech, o které se stát nedokáže tak dobře postarat. Jak si celou změnu konkrétně představujete? Děkuji, pane poslanče. Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová. Dávám slovo panu poslanci Mackovíkovi, který bude přednášet svou interpelaci na pana ministra Ludvíka, který nás právě opustil před chvílí, je řádně omluven. Děkuji, pane předsedající.

Dále mě zajímá řešení přesčasové práce. Přesčasová práce je nedílnou součástí fungování našeho zdravotnictví, bez toho to prostě nejde. Ovšem je tady jedna základní disproporce.

Personální a věcné technické vybavení možná splňujeme, ale nemocnice už nesplňují personální vybavení, že na oddělení, kde má být dejme tomu všeobecná sestra, tak už je zdravotnický asistent, což neodpovídá současné legislativě.

A poslední věc, zda se nějakým zásadním způsobem změní zákon o nelékařích, především ve způsobu jejich vzdělávání, a jaký názor na to má současné vedení Ministerstva zdravotnictví.